Děkuji a nyní pan poslanec Jiránek bude interpelovat pana ministra Havlíčka ve věci stavby dálnice v Královéhradeckém kraji a související opravy. Prosím, pane poslanče. Dobrý den, kolegyně, kolegové, pane ministře.

Pochopím samozřejmě nutnost opravy například prasklé trubky, ale vylepšovat čistě povrch, když se ví, že se vedle dokončuje dálnice, to nechápu.

Předpokládám, že to ocení všichni. Děkuji. Pan ministr odpoví. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za dotaz.

Já jsem si to několikrát projel. Jsou tam zácpy, naštvaní řidiči, takže to musíme ještě protrpět.

Pan poslanec bude mít doplňující dotaz. Doplňující dotaz mít nebudu.

Děkuji. Pan ministr již nebude reagovat.